To znamená, že ten nouzový stav přes těch 30 dnů nepřelezl nikdy. To znamená, že to je za posledních dvacet let, nikoliv za poslední dva roky.

A poslední poznámka, já jsem si je psal poctivě omezení práv. Já si myslím, a sedím tady až na malé výjimky, nikdo neřekl, že tím dnešním hlasováním se omezují práva. Co my říkáme, je, že se vytváří právní rámec, který potom umožní vládě dělat ta opatření.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Novák. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Proto jsem přišel sem, protože samozřejmě pro nikoho to není radostné, pro nikoho není radostné to, co se stalo, nikdo nemá radost z toho, že nastala ta tragédie na Ukrajině a ta agrese Ruska, že máme migrační vlnu, že už tady máme téměř 250 000 lidí, o které je potřeba se starat. To nikdo nepopírá. Rozhodně jim chceme pomoct a chceme jim pomoct všichni. Ovšem dát bianko šek na tři měsíce... Já si myslím, že když si vzpomeneme na tu dobu covidovou, jakým způsobem tady byly nebo nebyly okopávány kotníky ne za tři měsíce, ale za třicet dnů... A za čtrnáct dnů nám přijdete říct, co jste udělali, co je nového, co jste zase pokazili, co na vás zase můžeme hodit.

My dneska řešíme situaci podobného rozsahu. A proto by si vláda této země, která skládá své účty nejen svým občanům při volbách, ale průběžně a také průběžně Poslanecké sněmovně, měla o mimořádná opatření říkat po přesvědčivém zdůvodnění a samozřejmě ve skutečně mimořádných situacích. A souhlasím, ano, tohle mimořádná situace je. Já nechci zlehčovat a ani nechci, aby to tak vyznělo, že zlehčuji stav, který aktuálně je. Neříkám, že nemáme pomáhat. Ale já jsem tady skutečně pořád neslyšel pádný důvod, který by mě přesvědčil, abych dal současné vládě bianko šek na tři měsíce.

Já říkám, že mám opodstatněné obavy, že právě vláda Petra Fialy po tomto prohlášení u mě ztratila veškerou důvěru, a tuto žádost nemůžu po takových prohlášeních podpořit. A nepodpořím ji také po vyslechnutí předsedkyně Sněmovny Pekarové v České televizi. Podle ní je potřeba tříměsíční nouzový stav proto, aby se zbytečně neřešil ve Sněmovně a poslanci, jejichž náplní práce je také kontrola vlády, vlastně zbytečně vládě nemluvili do práce. Jsem rád ale, že jste upřímní a řeknete to na férovku, abychom věděli, jak to myslíte. My jsme dnes svědky naprosto skvělé reakce našich spoluobčanů.

Lidé pomáhají a za to je potřeba jim poděkovat. Pomáhají bez toho, aby je do toho někdo nutil, a za to je potřeba jim poděkovat. My jsme tady často ve vlastní bublině. Je v pořádku, že pomáhají starostové obcí, hejtmani a nakonec i vláda. Nejsem si už ale jistý, že právě vláda jedná jako správný hospodář, tedy že se nejen stará o všechny potřebné, ale také že správně zachází se svěřenými prostředky.

Bezezbytku. Protože nám tak velí naše svědomí. Ne poučky vlády, jak má občan pomáhat, co smí, a nesmí říkat, co se nehodí, jak moc se musí občan ohnout. Já se opět ptám, kdo se o tohoto našeho občana dnes stará? Pokolikáté už? Návrhy, které dokonce zavedly okolní státy. Vy jste je zabili bez argumentů, bez toho, abyste vůbec připustili diskusi. Zabili jste je proto, že je navrhla opozice.